Situace řady rodin je skutečně tristní a navíc skutečně nefunguje v tuto chvíli v řadě případů náš právní systém takovým způsobem, aby se rodič byl schopen domoci cestou práva toho, aby získal příspěvek na péči o dítě. Takže předpokládám, že by nic nemělo bránit tomu, abychom na úrovni vlády dospěli k dohodě, abychom ten návrh zákona předložili tak, jak to předpokládá legislativní plán vlády. Děkuji panu premiérovi za úplnou odpověď.